A už vidím pana předsedu volební komise. Předávám slovo panu předsedovi Martinu Kolovratníkovi, aby nás informoval o výsledku tajné volby místopředsedy Poslanecké sněmovny. Všechny vás poprosím, abyste se už usadili na svých místech a umožnili průběh dnešní schůze. Máte slovo. Děkuji za slovo.

Já vám děkuji, pane předsedo.

Dámy a pánové, nebojte se, nebudu se vracet k událostem posledních dnů ani k vystoupení pana předsedy Faltýnka. Důvod, proč jsem se přihlásil, je pouze, abych poděkoval těm, kteří mě volili. Některým musím poděkovat i třikrát, protože mě volili třikrát a to je privilegium, které žádný z kolegů ve vedení Poslanecké sněmovny nemá. A je to určitě velmi pevný mandát. Současně chci konstatovat, že jsem schopen i na základě svých zkušeností z jiných politických a veřejných funkcí dobře rozlišovat mezi pozicí předsedy Občanské demokratické strany a procesní a nadstranickou funkcí místopředsedy Poslanecké sněmovny, a podle toho se zde budu chovat.

Děkuji za slovo. Vážená vládo, vážení kolegové, vážené kolegyně, já bych chtěla z tohoto místa pogratulovat ke zvolení panu místopředsedovi Petru Fialovi. Nicméně dovolte, abych jako zastupující našeho pana předsedy Kalouska, který je řádně omluven, se ještě vyjádřila k jedné věci.

A musím říci, že ty výroky, které tam zazněly, byly opravdu z úst takto vysoce postaveného ústavního činitele poměrně překvapující až skandální. Já je přečtu, abyste věděli, o čem je řeč.